Já bych k tomu ještě chtěl doplnit jednu věc.

Myslím si, že takový komentář je naprosto nepatřičný a nepatří do této diskuse. Já vám to zkusím říct ještě jinak. Máme tady sportovce. Tak zažili jste někdy, že by prodloužení trvalo déle než zápas?

Já si myslím, že ačkoliv je ta zvyklost mladá, tak by si zasloužila náš respekt, že bychom si ten respekt zasloužili i my jako opozice. A myslím si, že tady stávající koalice promeškala zase jednou, ale tentokrát zásadně, příležitost, jak zasypat některé příkopy, které ve společnosti existují, zbytečně vyvolávají zase konflikt a střet, který je možná dobrý pro média, která mají o čem psát a o čem referovat, ale naprosto k ničemu jinému nepřispívají. My jsme se tady mohli společně postavit nějaké krizi. Za těch 30 dnů, jestliže by stále byly splněny podmínky, protože my nevíme, jak se ta uprchlická krize bude vyvíjet, přece není možné to všechno řešit nouzovým stavem navždy, dokud tady bude aspoň jeden uprchlík, tak bude trvat nouzový stav. Jak jsem včera slyšel taky v nějaké debatě, tak proč teda vláda rovnou nenavrhla nouzový stav na celé volební období? Měli by to úplně jednodušší a obešli by se bez nás úplně, mohli by si na Poslanecké sněmovně dát cedulku: vládneme, nerušit!

A jestliže budeme tedy respektovat nějakou zvyklost, tak potom takovýto návrh není právě v pořádku a jeho další podpora by teď měla být ze strany koalice přehodnocena. Ještě pořád není pozdě. A já vás proto chci ze své pozice požádat, abyste se nad tím zamysleli, případně si vzali přestávku a hlasovali za ten protinávrh, že se stav nouze prodlužuje o 30 dnů. Bude to korektní k nám, bude to korektní k vašim senátorům, bude to korektní k veřejnosti a bude to korektní koneckonců i k těm, kterých se to nejvíc týká, to jsou ti uprchlíci. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já musím říci, že jsme svědky nejvyššího růstu cen potravin od 90. let.

V současné době například zemědělci prodávají mléko stále za 10,50 až za 11 korun za litr, a to i přesto, že vstupy jim skutečně vzrostly o stovky, stovky procent.

A já musím říci, že bohužel vláda České republiky, Ministerstvo zemědělství a samotný ministr zemědělství Nekula se ubírá opačným směrem. On se nechce opřít o domácí zemědělce.

Experimentuje v oblasti biopotravin. A tady chci podtrhnout, že nic proti biopotravinám, ale je třeba si uvědomit, že ekozemědělství dneska produkuje na 15 % výměry zemědělské půdy. A víte, s 15 % výměry zemědělské půdy kolik se podílí na spotřebě biopotravin v České republice?

Vláda svými kroky nechce chránit českou produkci potravin. Například v oblasti vývozu obilovin vláda neudělala nic.